Za druhé vypustit zvláštní úpravu pro cestovní náležitosti vojáků v záloze ve službě. Tím se plně převezme úprava platná pro vojáky z povolání a dojde ke sjednocení podmínek, kdy v současné době bohužel vojákům v záloze ve službě nevzniká nárok na kapesné při zahraniční služební cestě.

Cílem je zmírnit rozdíl mezi příjmem, který má voják v aktivní záloze v civilním zaměstnání a po dobu vojenského cvičení a současně zavést motivační faktor nejen ke zvýšení zájmu o vstup do aktivních záloh, ale i pro co možná nejdelší udržení již vycvičených vojáků v aktivní záloze, do kterých jsme investovali. A poslední, pátý bod odstraňuje se chyba, která vznikla změnou v branném zákoně v poslední fázi schvalování, a jasně se tak stanoví, že jednodušší režim zařazování bývalého vojáka z povolání do aktivní zálohy lze použít pouze do dvou let po ukončení služebního poměru. Dámy a pánové, návrh zákona obsahuje relativně jednoduché, ale velmi důležité změny, které je nezbytné uvést do praxe co nejdříve.

Závěrem bych rád uvedl, že vláda k tomuto návrhu přijala souhlasné stanovisko. Děkuji za pozornost a žádám vás o podporu předloženého návrhu.

Prosím, pane zpravodaji. Dobrý den, vážené kolegyně, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Mám to privilegium být zpravodajem jen a jen proto, že jsem jediný, kdo není podepsaný z výboru pro obranu pod návrhem této novely.

De facto pokračujeme tenhle týden už podruhé v debatě o obraně země, zejména participaci občanů na této obraně, novelizujeme příslušný branný zákon a participaci aktivních záloh.

V tom je ta novela důležitá, protože vychází vstříc zájmu těch, kteří skutečně organizovaně a v uniformě chtějí participovat na obraně země, cvičit apod. K tomu samozřejmě se snaží výbor pro obranu navrhnout a s podporou vlády i příslušné podmínky kariérní, finanční a usnadnit participaci. A je třeba si uvědomit, že aktivní zálohy, jakkoliv dnes jejich počet je někde v řádu myslím tisíce pět set, tak jsou důležitou součástí a určitou spojnicí mezi profesionální armádou a širší veřejností a v tom je jejich nezaměnitelná a důležitá role.

A v tom právě výbor pro obranu chce usnadnit jejich spolupráci a participaci pro nás všechny. Děkuji za pozornost. Samozřejmě podporuji i zkrácené schválení v prvním čtení. Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem jednou z navrhovatelek, takže jenom velmi stručně. Myslím si, že skutečně tato norma pomůže aktivním zálohám. Splnili jsme jako poslanci svůj slib, který jsme aktivním záložákům dali potom, co jsme přijímali tu normu před rokem a půl, kdy jsme říkali, že věci, které tam nebudou dokonalé, budeme chtít ještě zprocesovat v tomto volebním období. Co mě ale zaráží, kolegyně a kolegové, je to, že se pan ministr Stropnický neobtěžuje tady sedět při projednávání branného zákona. Přijde vám normální, že tady projednáváme branný zákon a nesedí tady ministr obrany? Kde je? Byl omluvený?

Ale dneska tady má sedět! A já mám sto chutí navrhnout přerušení, ale neudělám to, protože je to devadesátka. Ale já tady opravdu žádám a apeluji na členy vládní koalice, aby donutili, aby ministři seděli ve chvíli, kdy se projednávají jejich body, tady na zadku, aby nám k tomu mohli něco říct. Já vím, že je to poslanecká iniciativa, protože neschopnost pana ministra obrany Stropnického došla do té míry tak daleko, že ani není schopen připravit a projednat svůj návrh zákona.

Omlouvám se, pan poslanec Brázdil, pan poslanec Chalupa, faktické poznámky mají přednost. Omlouvám se, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážená paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, víte, i poslanci jsou lidé a takto nevyjímaje i členy vlády. A věděla jste to, bylo to přečtené na začátku.

Děkuji vám. Děkuji panu poslanci a potvrzuji, že pan ministr je skutečně omluven ze zdravotních důvodů. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Chalupa, po něm pan předseda Stanjura. Děkuji, dámy a pánové, za slovo. A pokud se tady máme všichni dohromady bavit o obraně a bezpečnosti naší země, prosím vás, spíš hledejme způsoby, jak spolu normálně komunikovat, diskutovat, a ne jak hrotit situaci naprosto nefér způsobem, zvláště když tedy slyšíme, že pan ministr byl omluven. Pan předseda Stanjura s přednostním právem.